Děkuji za slovo, pane předsedající.

To se týká samozřejmě pohlaví, občanství, případně toho registrovaného partnerství.

Dojížďku do zaměstnání tam máme, protože jsme si vědomi, že je vysoká poptávka po těchto datech.

Takže musím říct, že spousta těch návrhů už prošla velmi důkladnou debatou. Co se týká např. toho přístupu k internetu, tak to je věc, kde víme, že ten požadavek byl, ale my se domníváme, že tyto údaje lze dneska zjistit z jiných zdrojů.

Vlastně ta minimalizace zátěže, to považujeme za jeden z velmi důležitých principů celého zákona, protože je potřeba vzít v potaz, že lidé dneska jsou stále méně ochotni vyplňovat a poskytovat nějaké údaje státu. Proto chceme být maximálně vstřícní a ty údaje, které lze zjistit buď z databází administrativních zdrojů, nebo výběrovým zjišťováním, se snažíme po lidech nechtít. Po zkušenostech z minulého sčítání vlastně to proběhlo poměrně důkladnou debatou i s různými církvemi atd.

Jak říkal, navštívil nás.

Děkuji vám. Děkuji a s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Martin Baxa. Prosím, máte slovo.

A možná bych trochu s vámi polemizoval ohledně interpretace, argumentace toho, jak lidé odpověděli nebo neodpověděli, protože to samo o sobě třeba ze sociologického hlediska nějakou vypovídací hodnotu má.

Děkuji a s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, máte slovo.

V našem prostředí je to otázka citlivá, to je pravda, ale nejsme jediná postkomunistická země. Ano, máme všichni asi vzpomínky, nebo někteří pamatujeme ty blbé otázky: jste, nebo nejste vyrovnáni s otázkou náboženství? Ale dnes jsme ve svobodné společnosti a podle mě by se člověk za svou víru stydět neměl, ani za příslušnost k církvi. A jde o to asi tu otázku vhodně položit. A možná by bylo dobré v tomto případě se podívat i do zahraničí, protože podle mě tedy nedošlo plošně v Evropě k vyškrtnutí této statistické části. Podle mě je opravdu důležitá, zvlášť když pořád řešíme ty otázky kulturních kořenů, identity a podobně. Děkuji. Ještě se prosím někdo hlásí do rozpravy? Nehlásí, takže končím obecnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova? Pane zpravodaji, prosím.

Návrh na zkrácení... Nezazněl návrh na vrácení, nezazněl návrh na zamítnutí, ale zaznělo veto dvou poslaneckých klubů, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Žádosti o odhlášení jsem právě teď vyhověl a prosím vás, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Hlasujeme o rozpočtovém výboru jako garančním výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?